Já budu velmi stručný.

Tím byly vyčerpány písemné přihlášky a nyní tedy mám z pléna pana poslance Benešíka.

Jeho znění je toto: